Pane poslanče, poslouchal jste, co jsem říkal, když jsem odpovídal na vaši otázku? A čemu jste v té odpovědi nerozuměl? Já jsem se vám snažil vysvětlit, na čem jsou postaveny investiční pobídky, a řekl jsem tady, že naprostá většina z nich by měla být formou snížení daňové povinnosti, to znamená snížení daňového zatížení pro toho investora, to znamená snížení budoucích příjmů státního rozpočtu. Děkuji.

Tak, pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo.

Já si myslím, že už to opravdu přesahuje všechny meze. Poslanecká sněmovna, a to vy určitě víte, je suverén. Ministři, ministryně by se měli zpovídat Poslanecké sněmovně. Já jsem byl ministr osm let, myslím, že podstatně déle, než si to užijete vy, pane ministře , a také jsem tady musel strpět a také jsem s tím měl na začátku problém, celou řadu nepříjemných věcí, kdy se to ve mně vařilo, ale musel jsem pak uznat, že prostě na to má Poslanecká sněmovna právo, i když mi to nechutnalo.

Pane poslanče, prosím.

Já chápu, že můžete mít problém s tím, jak tady po vás kolegové chtějí nějaké otázky, ale to, jak vy se chováte k mým kolegům, a teď myslím ze všech stran tady v Poslanecké sněmovně, je za hranou. Vy se zodpovídáte nám, ne my vám.

Děkuji za slovo.

Je to člověk, který dýchá za svou práci, který dýchá za svůj region, za Karlovarský kraj. Přece není potřeba ji urážet.

Děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Feranec. Pane poslanče, prosím. Děkuji, paní předsedající.

Rozumím tomu, nejste první v historii, takových tady bylo. Také děkuji za dodržení času a nyní s přednostním právem pan ministr. Prosím, pane ministře.

Já se opravdu omlouvat nebudu. Ona je to otázka toho, kdo jak vystupuje, kdo s jakými urážkami.

Můžeme na to mít nějaký názor. Respektuji to, že se zodpovídám Sněmovně, ale nemusím si nechat všechno líbit, ani to dělat nebudu. Takže pokud budu dostávat věcné dotazy, budu na ně odpovídat.

Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo.

A tady zazněla v té jedné připomínce slova o tom, proč by to mělo být v Plzeňském kraji. Chápu boj Karlovarského kraje za to, že má zájem o takové projekty, když municipality nejsou úplně srovnané a mezi sebou se dohadují. Myslím si, že by to bylo v každém kraji, pokud se oznámí tak velký projekt, a kolegové, kteří tu jsou z Plzeňského kraje, o tom vědí své, že to vzbuzuje určité nejistoty, otázky v dopravě a v dalším zatížení, v zásobování vodou, která je cenná zejména v sušších oblastech krajů, a je jen logické, že ty otázky kladou. Já jsem rád, že nastala komunikace ve směru od vlády ke kraji, od krajů k jednotlivým obcím, aby případné pochybnosti byly vyvráceny a aby třeba ten projekt také odpovídal tomu, co v tom daném místě je možné.

Čili neměla by to být ta diskvalifikující věc pro Plzeňský kraj, byť rozumím snaze Karlovarského kraje o obdobné projekty. Pane poslanče, prosím. Pane ministře, já vás tady už dva dny skutečně bedlivě poslouchám. My si stále nerozumíme. Já to řeknu za vás, už nevím, jak to říct jasněji, ale už se blížíme k závěru.

Nebudeme mít národní dotace já už nevím, jak to říct lapidárněji nebudeme mít ty přímé národní dotace, ale začneme teď uplatňovat ve větší míře daňové výjimky. Ale ono je to pořád stejné, prostě je to z jedné kapsy do druhé. Stále se bavíme o státním, respektive veřejných rozpočtech.